Tento návrh je systémový. Je systémový, protože může využívat celý důchodový zákon ve všech variantách.

My jsme naše hornictví zprivatizovali a tady máme dneska nějakým způsobem důsledky, které tady dneska řešíme.

Máme dva horníky.

Proto já skutečně budu podporovat novelu tohoto zákona. Není to pravda.

Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Adamová, připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně. Směrem k panu kolegovi Adamcovi, vaším prostřednictvím.

Ale věřím zase, že mi namítnete, že tady je jednodušší rekvalifikace atd.

Nyní tedy paní poslankyně Maxová se svou faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych ještě vzkázat kolegovi Adámkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, že mezi ty další profese patří i zdravotní sestry na LDN, v sociálních službách, které samozřejmě manipulují s těžkými těly ve svých 60 letech. Patří tam skláři. Patří tam pracovníci na rentgenových pracovištích a mohli bychom jmenovat dále. To si myslím, že je chyba, že Ministerstvo práce a sociálních věcí s tímto návrhem nepřišlo. Jsem členkou důchodové komise a myslím si, že místo vymýšlení nesmyslné diferenciace odvodu pojistného na základě počtu dětí mělo být zadání, i když to nebylo možné prosadit na vládě jednoznačným souhlasem všech koaličních stran, dát důchodové komisi v čele s panem Potůčkem zadání, že by měl vymyslet systémové řešení pro tyto zátěžové pozice. Teď to tam je sice na pořadu, ale myslím si, že jak se rok mluvilo o tomto, tak se mělo řešit tohle. To si myslím, že je první selhání. Druhá věc je, že trh práce, který teď řešíme díky OKD, který bychom neměli řešit, protože je to soukromá firma, se nemá řešit důchodovou reformou. Má se řešit formou předdůchodu a mělo se začít tlačit na OKD, aby začalo přispívat do systému důchodového pojištění. Zapojme zaměstnavatele, zapojme zaměstnance. Zatím tento systém není využíván.

Ono největší množství, které má vliv na délku dožití horníků, jsou úrazy mladších horníků.

Nyní vás požádám o strpení. Eviduji několik faktických poznámek. První pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Urban a další. Původně jsem chtěl něco říct o horníkovi Hájkovi a o trapnosti, ale potom jsem mluvil s kolegou Laudátem a ten mi říkal, že je poctěn, že je řazen mezi horníky, protože když je horník Laudát, tak je horník, kdo je víc. Chtěl jsem skutečně vyzvat k tomu, abychom k tomuto problému přistupovali citlivě, i když je pravda, že vystoupení kolegy Hájka mě trochu odradilo od toho, abych se přiklonil na stranu prosazení důchodů pro horníky.

Tady ten problém je totiž, a už to tady zmiňovali mí kolegové, taky o něčem jiném.

My tady teď víceméně máme suplovat problém jednoho zaměstnavatele, který se macešsky zachoval ke svým zaměstnancům.